Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady pan poslanec Babiš předtím říkal, že tomu nerozumí.

Řešením je kombinace finanční podpory těch států, které jsou v první řadě, včetně Itálie Výrok číslo jedna. Výrok číslo dvě: My jsme se vždycky podíleli finančně a budeme se podílet i nadále vynechávám autora, podle něhož by Česko i nadále preferovalo finanční podporu.

My jsme odmítli povinné relokační kvóty. Ještě jednou zdůrazňuji: My jsme odmítli povinné relokační kvóty, které tady nejsou.

Třemi způsoby. Jeden z nich jsou relokace, ovšem nepovinné, nikdo nikomu nedává žádné kvóty na přijímání povinného počtu migrantů za prvé. Za druhé, je to finanční příspěvek poskytovaný členskými státy, to je druhá možnost solidarity.

Takže to, co už Česká republika dlouhodobě dělá.

Tady všichni mluví o nějaké výjimce, kterou jsem prezentoval, a prý ta výjimka neexistuje.

Ta výjimka tam samozřejmě obsažena je. To, co vy tady kritizujete. Nejsou tam žádné povinné relokační kvóty nejsou. A ještě jednou nejsou, nemusíme přijmout žádný počet migrantů. A vůbec nevím tu logickou linku na lidi plazící se na slovenskočeské hranici. No jasně, že jsme to zavřeli, aby sem ti lidé se nemohli dostat. Tam není žádný souvis, jak se říká a občas také slyšíme.

To je logický krok. A možná tomu nerozumí ani ten, kdo to říkal. No a proč Polsko neschválilo? Já nevím. Já vážně nevím.

My jsme řekli, Česká republika nebude platit žádný solidární příspěvek ve chvíli, kdy jsme zasaženi ukrajinskou migrací, stejně jako Pobaltí například, tak to platit nebudeme. Až na to, že náš přístup byl rozdílný. My jako Česká republika jsme celý den vyjednávali s Francií, s Německem, se Španělskem, s Itálií, se všemi státy a říkali jsme: pokud nebude odsouhlasena výjimka pro země postižené ukrajinskou migrací, tak my nesouhlasíme se schválením migračního paktu jako celku. No a samozřejmě že švédské předsednictví a ostatní země, které chtěly kompromis, chtěly schválit migrační pakt.

A argumentovat Slovenskem je značně nefér. Slovensko řeklo, že na všech radách se teď v zásadních stanoviscích bude zdržovat hlasování, protože mají úřednickou vládu a nemají politický mandát k těmto rozhodnutím. To bylo jasné slovo na záznam na kamery pana slovenského ministra, které si opět můžete dohledat. Takže Polsko hlasovalo proti, i když jsme vyjednali během dne pozici, kvůli které Polsko hlasovalo proti. Proč tak Polsko učinilo? Možná cítíte krev migračního tématu před každými volbami, tak jako jste to udělali minule, že ano?, jak obsazovali ti migranti chaty a chalupy. No, kolik jich tam je? To jste říkali vy, tuhletu velkou legraci. Tak zase začínáte strašit lidi? Zase se hodí ta migrace? Na základě toho, že nikdo žádné povinné kvóty do České republiky neodsouhlasil, že si můžeme vybrat ze tří typů solidarity, a je tam i ta solidarita s technickým zabezpečením, budování infrastruktury a podobně, kterou i vaše vláda dlouhodobě podporovala. Mandát, který byl schválen ještě za vaší vlády, zní následovně: odmítnutí povinných relokací. Odmítnutí povinných relokací jsme my jako Česká republika zcela naplnili. Ty tam nejsou. Dnes odpoledne vám budu moct představit text, pokud COREPER projedná, vydá, kde je zakomponována naše výjimka odkazující se na zmíněný článek AMMR. To jsou prostě procesy, tak jak chodí. A když říkáte, budeme tím tady strašit v evropských volbách no to se na vás Renew frakce bude opravdu těšit, ti jsou pro. Jejich stanovisko je pro migrační pakt.

To znamená, pokud tady budeme mít takový počet Ukrajinců, který máme, tak žádný solidární příspěvek platit nebudeme. Podtrženo dvěma čarami. Co jsme dosáhli? Žádné povinné kvóty, žádný solidární příspěvek po dobu ukrajinské krize. Já nevím, jestli je to tak špatný výsledek vyjednávání, ale vy si vždycky musíte najít něco, za co nás samozřejmě kritizovat.

No to jsou mi slova! Víte, co tím děláte? Děláte tím jenom to, že rozeštváváte tuhle společnost na základě něčeho, kde není vůbec důvod ji rozeštvávat, protože tady z toho České republice nehrozí vůbec žádné potenciální nebezpečí, naopak jsme ji do budoucna ochránili před tím, že přijde někdo, kdo by si řekl, že třeba ty relokace jsou dobré. Ale ony tam nejsou. Ony v tom evropském dokumentu povinné relokace do těch zemí, tak jak byly navrhovány v roce 2015 a jak jsme tleskali tehdejší vládě i jako opozice, že je odmítla, ty tam nejsou.